bi voljeli vidjeti konsenzus i sudjelovanje svih članica u sporazumu. To je put kojim učvršćujemo europske integracije, a ovako će uvijek ostati visiti neki upitnici nad sporazumom zašto nije došlo do konsenzusa svih članica. Izmjene koje se predviđaju ovim sporazumom odnose se na uistinu teške situacije unutar bankarskog sektora kada de facto dolazi do velikih bankarskih kriza odnosno bankrota, e tada stupa na snagu jedinstveni stabilizacijski mehanizam. Na sastanku euro skupine u prosincu 2018. dogovoreno je kao što je rekao državni tajnik da će se uz već osigurana sredstava u mehanizmu zajednički zaštitni mehanizam odobriti kao revolving kreditna linija iz Europskog stabilizacijskog mehanizma, a koristit će se isključivo kao krajnje sredstvo u situaciji kad su sredstva u Jedinstvenom sanacijskom fondu iscrpljena, a Jedinstveni sanacijski odbor nije u mogućnosti prikupiti dovoljno naknadnih doprinosa ili posuditi sredstva iz drugih izvora. Dakle, ovim izmjenama zakona dati ćemo širi prostor djelovanja Jedinstvenom sanacijskom odboru za djelovanje kako bi mogao namaknuti i dodatna sredstva za sanaciju banaka. Ja ne znam da li se to odnosi, svjedoci smo tome koliko EU ono u povijesnom smislu veliki novac daje za ove fondove za oporavak i je li moguće nešto od toga isto sada na temelju novca koji se očito dobro prikupio kako je bio prije zamišljen, da li je moguće nešto i od tih fondova isto ubacit, to ćete reć ili je to odvojeno… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Samo kreditne institucije, to su samo kreditne institucije, da, da, to ćete nam poslije, ispričavam se što ja ovako pitam ovaj, al sad mi to ovaj tren pada na pamet da to baš pitam. Mi ne želimo ovdje polemizirati o nužnosti i o važnosti sanacije banaka u trenucima duboke krize, ne želimo sad ulaziti u raspravu o tome kako, u pravilu se, takve sanacije su se do sada, inače se prelamaju preko leđa onih najslabijih u društvu. O tome ne želimo govoriti, ovdje želimo prije svega izraziti našu zabrinutost na koji način se te sanacije realiziraju i izraziti žaljenje da u izmjenama ovog sporazuma koje su pred nama da se nije krenulo i u smjeru jačanja transparentnosti rada Jedinstvenog sanacijskog fonda i sanacijskog odbora. U prosincu 2020.g. kolege iz europskih zelenih na matičnom su odboru Europskog parlamenta propitivali predsjednicu Jedinstvenog sanacijskog fonda odbora gđu. Elke Konig o potrebama veće transparentnosti rada sanacijskog odbora u smislu da se pravodobno objavljuju agregirani podaci u realnom vremenu, o stopi zaduženosti banaka i jasnijim kriterijima aktivacije sanacijskog fonda. Iako je gđa. Konig obećala povećati transparentnost rada sanacijskog odbora i fonda voljeli bismo da je u ovim izmjenama sporazuma došlo do unaprjeđenja sporazuma na način da se eksplicitno kroz tekst sporazuma pojača transparentnost rada sanacijskog odbora i samog sanacijskog fonda. Posebno bismo voljeli vidjeti da li se prilikom sanacije i do koje mjere uzima u obzir odgovornost onih banaka koje su iracionalnim špekulacijama na tržištima dovele banke u poziciju potrebe za sanacijom. Također bismo voljeli da su pravednije definirani procesi sanacije, da se ne ponove situacije koje smo gledali prilikom sanacije banaka i drugih financijskih institucija nakon krize u 2008.g. kada su pojedinci odgovorni za dovođenje financijskih institucija u bankrot bili nagrađivani u procesima sanacije financijskih institucija. Lekcije iz 2008. moraju biti integrirane u ovaj sporazum i zato pozivamo i Ministarstvo financija da proaktivnije se uključi tj. da inicira eventualne nove izmjene ovog sporazuma budući da neka nova financijska kriza možda već kuca na vratima. Zahvaljujem. Slijedi rasprava Kluba zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora.

Sporazumom o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond uspostavljena su pravila o prijenosu i objedinjavanju doprinosa s ciljem osiguravanja najveće moguće razine pravne sigurnosti. Doprinosi uplaćeni sa strane kreditnih institucija, a prikupljeni na nacionalnoj razini prenose se u jedinstveni sanacijski fond koji se u početku sastoji od odjeljaka koji pripadaju državama članicama. Odjeljci će se prilikom 8 godina postupno objedinjavati u jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao dostići ciljanu razinu od najmanje 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem u svim državama članicama sudionice. Sporazum o izmjeni uključuje izmjene Članaka 5. i 7. sporazuma koji uređuju funkcioniranje odjeljaka odnosno privremeni prijenos između odjeljaka. Kada dostupna financijska sredstva unutar sanacijskog fonda nisu dovoljna za pokrivanje troškova određene mjere sanacije, prikupljaju se naknadni doprinosi od kreditnih institucija odnosno ako naknadni doprinosi nisu trenutno raspoloživi jedinstveni sanacijski odbor može ugovarati zajmove ili druge oblike potpore ili izvršavati privremene prijenose između odjeljaka. Izmjenama navedenih članaka uvodi se promjena metoda izračuna naknadi i doprinosa. Uspostavom bliske suradnje HNB-a s Hrvatskom, s Europskom središnjom bankom RH postala je država članica sudionica u bankovnoj uniji koju čini jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni sanacijski mehanizam. Kao država članica izvan euro područja pridružena bankovnoj uniji sudjelovat će u zajedničkom zaštitnom mehanizmu putem paralelnih kreditnih linija. Na države članice koje su potpisale međuvladin sporazum, a još nisu dio bankovne unije primjenjivat će se prava i obveze koje proizlaze iz sporazuma te tada postanu dio jedinstvenog nadzornog mehanizma i jedinstvenog sanacijskog mehanizma što je ovdje uvodno bilo govoreno to je prvi i drugi stup. Doprinosi uplaćeni od strane kreditnih institucija prikupljeni na nacionalnoj razini prenosit će se u jedinstveni sanacijski fond koji se u početku sastoji od odjeljaka koji pripadaju državama članica. Odjeljci koji će se tijekom 8 godina postupno objedinjavati u jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao doseći ciljanu razinu od najmanje 1% pokrivenih depozita u svim ovlaštenim kreditnim institucijama. Znamo da je i cjelokupni proces bankovne unije nastao nakon 2008. godine odnosno krize 2008. godine kada su zapravo institucije EU rekle da se više građani EU neće sanirati s tog, da neće sanirati pogrešne politike poslovnih banaka. Znači to je glavni cilj inicijacije bankovne unije, ne nikakve posebne zavjere nego jednostavno u koristi građana.

Sve to više nije tako i bankovna unija kaže da ćete to plaćati vi koji zapravo ste dioničari odnosno vlasnici tih banaka. To je zapravo bio prvi korak u objedinjavanju bankarske unije. Ne treba plašiti ljude da ulazimo, da gubimo neki dio svog suvereniteta. Ovo je dobro ako ne zbog bilo kojeg razloga onda zbog razloga zato što smo premalo svog kapitala, a danas smo rekli da ga imamo samo 600 miliona u odnosu na 200 milijardi, da nam se bilo koji razlog dogodi mi to ne bi mogli isplatiti.

On ide 10 ili 100 puta brže nego što se kreću građani. I jednostavno se ne može, pogotovo kod tržišta kapitala staviti nikakva žica na granicu i zbog toga je takav mehanizam koji postoji unutar EU koji još uvijek čak i unutar EU ima svoje prijepore čak i više nego što, nego što ih postoji ovdje u Hrvatskoj. Tako da mislimo da je to dobrodošla inicijativa. Hvala.

Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, predsjedavajući, dakle ove izmjene Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između zemlja potpisnica je u biti reforma mehanizma europske stabilnosti ili kako ga želimo zvati. Ona ima 5 bitnih odlika, od toga 3 kojih ima u ovim izmjenama i 2 kojih nema. Naime, ranije u ovom, dakle izmjenama ovog sporazuma ranije se uvodi dakle umjesto 2024. prebacuje se u 2022. tzv. bankarski padobran.

Dakle, tu imamo samo jedan pomak, dakle to već stupa na snagu za 2, dakle iduće godine. S time da banke su već u taj fond počele uplaćivati ali nemamo još onaj postignuti cilj koji ste rekli, dakle ono koliki bi ubiti teoretski trebao biti entitet tog Fonda. Ima još jedna stvar koja je bitna, a to je da po preporuci MMF, ono što je reprogramiranje duga država obveznica bi se vodio kroz jedan, a ne više kroz 2 kruga glasanja i time će se izbjeći ono što su špekulantski manevri ovaj, pojedinih lešinarskih fondova i treće, dakle mijenjaju se malo modaliteti koji su vezani za dobivanje preventivnih kreditnih linija za države koje imaju probleme s likvidnošću. I sad ono čega nema. Ono čega nema, što je možda i dobro da nema, ali na čemu su pojedine zemlje članice bile inzistirale, a to je nema ... [[Govornik se ne razumije.]] javnog duga koji su tražile Holandija i Njemačka, odnosno da uvjet za dobivanje sredstava bude proglašenje insolventnosti prema pojedinim dužnicima i drugo ono čega nema, to je zastoj prednost nadzora na proračunu sa EU komisije na ono što je međuvladino tijelo jer u prvome se odluka donosi većinom glasova, a u ovom drugom, ovaj, postoji pravo veta, dakle može se, može se ne donijeti odluka, a to su tražile pojedine zemlje sjeverne Europe. I zaključno, činjenica je da ovaj Fond u svojevrsnoj, on je u nekoj svojoj krizi gdje je kao i čitav mehanizam ove europske stabilnosti od kojeg se očekuje da dobije nekakve nove zadaće pa bi možda i ovo, ovo redizajniranje moglo donijeti neke nove vokacije kojim bi se taj Fond bavio, onako vjerski rečeno. Djelomice je to njega krivnja, ali djelomično i nije jer je, nije riječ ovdje o jednoj popularnoj instituciji jer, recimo, npr. niti jedna država članica nije koristila njegove kreditne linije za zdravstvo. Ovaj, to, ali, a ima još jedna stvar, on ima još jedan problem, a to je da prihodi od kamata vezano za krize koje su se događale u Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu, Irskoj i Cipru, pomalo jenjavaju, a 300 stručnjaka koji rade u tom Fondu i dalje treba dobivati plaće, trebaju dobivati plaću svaki mjesec. No, ova minireforma ipak za zericu poboljšava ovaj Bankarsku uniju o kojemu je govorio predlagatelj. Sigurno je ono što je sigurno, to je da nemamo pogoršanje situacije s ovim izmjenama, tako da će Klub socijaldemokrata ipak podržati ovaj Sporazum. Evo zahvaljujem na pažnji. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Marin Mandarić.

Evo, čuli smo i uvodno od predlagatelja, a i ispred rasprava ispred ostalih klubova, manje-više svi smo se složili da ovaj Zakon treba poduprijeti, da unaprjeđuje postojeće stanje. Ja bih samo malo još iskoristio priliku i nada da odnosno istaknuo važnost uspostave tako nekog, takvog Jedinstvenog sanacijskog fonda i sanacijskog mehanizma, ne samo na razini RH, na razini Europe. Nesporno je da njime zapravo povećavamo i našu uvezanost sa ostalim članicama EU i nama nema druge, otok ne možemo biti, svi se slažemo s time. Uspostavljena su naravno, pravila o prijenosu i objedinjavanju doprinosa s ciljem osiguravanja najveće moguće pravne sigurnosti. Ono što je bitno, pravne sigurnosti u području financija, financijskih institucija. Znamo kako smo prošli od one krize 2007., '08. g., koja je počela zapravo krizom financijskog sektora, kako se to na brzaka prelije na realni sektor, nama je kao državi, čini mi se trebalo nekih 7, 8 godina da se iskopamo iz te krize. Mnogi su naučili na toj krizi pouke, pouke izvukli i evo, naravno, i ovaj Sporazum je rezultat toga. Naravno, potrebno je osnažiti povjerenje u bankovni sektor, u slučaju bilo kakvih problema, spriječiti navale klijenata na šaltere banaka, to nijedna i najbolja banka na svijetu ne može izdržati i spriječiti dodatno širenje problema, ako eventualno negdje nastane, smanjiti negativnu povezanost između banaka i realnog sektora i država, odnosno državnih proračuna, odnosno obaveza poreznih obveznika. Ono što također, smatram da dodatno treba istaknuti je da doprinosi u ove fondove ne idu na teret poreznih obveznika nego na teret bankarskog sektora, banaka gdje one solidarno uplaćuju, ajde, možemo tako reći u nekakav fond osiguranja, za slučaj da jedna od njih dođe u probleme. Od tih 1% trebalo bi biti oko 60 milijardi eura na računu kroz 8 godina, Fond se solidno puni i nadajmo se da jedna od naših banaka to neće je imati padobran, dobro je imati nekakav amortizer, ali nadajmo se da neće trebati nekoj od naših banaka. Neće propasti štedni ulozi u tim slučajevima, ono što je najbitnije, štediše, građani RH neće biti oštećeni, ali posljedice na gospodarstvo i ostali financijski sektor ne mogu se u potpunosti ... [[Govornik se ne razumije.]] ne mogu se u potpunosti spriječiti ovakvim jedinstvenim sanacijskim fondovima. Klub zastupnika HDZ-a, naravno, podržava i ovakav i svaki drugi prijedlog koji doprinosi povećanju pravne sigurnosti. Hvala. Evo, s ovim smo iscrpili raspravu.

Tranzicija na zelenu ekonomiju. Iako je strategija prijelaza na obnovljive izvore energije opće poznata stvar o kojoj se u medijima govori i piše već godinama, a u politici donose određene odluke i strategije vezivanje europskog plana oporavka i otpornosti za tranziciju na zeleno gospodarstvo potvrdilo je da pred svim zemljama članicama EU, pa tako i Hrvatskom intenzivan period komunikacije važnosti zaustavljanja klimatskih promjena i pokretanja projekata koji bi u tome trebali pomoći. Ne ulazeći ovom prilikom u geopolitičke okolnosti i potrebu EU za neovisnost o drugim globalnim akterima kada je riječ o energetici želim naglasiti da ono što je važno za nas u Klubu Mosta jest da se tranzicija na zeleno gospodarstvo ne odvija preko leđa građana i poduzetnika, te da u temelju te tranzicije zaista bude briga za stvoreni svijet i prirodu koja nas okružuje. Dakle, mi kršćani znamo da smo mi dakle po nauku mudri upravitelji zemlje, a ne njezini gospodari i o tome govore svi crkveni oci, dakle naučiteljstvo crkve, dakle mi smo mudri upravitelji, ne gospodari i trebamo razmišljati kako se to ponaša mudri upravitelj koji brine o planetu, a onda dakako i o svojoj zemlji, o svojoj državi i o svom društvu. Dakle, briga za stvoreni svijet jedna je od temeljnih kršćanskih načela i ovdje bih htio progovoriti i izvaditi dakle nekoliko misli Pape Franje koji govori da podržavanje bezgranične akumulacije moći i bogatstva vodi u sve veći jaz između bogatih i siromašnih, a u okviru kulturnog relativizma i antropocentrizma osobe iskorištavaju jednu drugu i ponašamo se prema drugima kao prema običnim predmetima namećući im prisilni rad ili porobljavajući ih da bi platili svoje dugove. Papa kaže da bi ekonomija kao takva, a onda i zelena ekonomija trebala se temeljiti na socijalnom nauku, a pandemija i ekonomska kriza koju bi uzrokovala mogla bi dovesti do smanjenja konzumerističkog, egoističkog i individualističkog društva. Čovjek ne bi trebao robavati ekonomiji, ne bi trebao robovati. Ekonomija bi trebala biti u službi ljudi, u službi čovjeka. Socijalni segment politike zato ne treba biti usmjeren isključivo na pitanje cijena energije za kućanstva već bi trebao biti fokusiran na industriju, na poduzetništvo. Tekući problemi s porastom cijene energenata mnogima će donijeti poteškoće u proizvodnji. Odrazit će se to na cijenu robe usluga kao što i vidimo da se događa. Dakle, imamo ogledni primjer negativnog efekta zelenih politika na cijenu plina odnosno činjenicu da je taj energent od početka godine poskupio nevjerojatnih 400%, a kao što znamo plin je glavna stavka u petrokemijskoj industriji te samim time možemo očekivati lančano poskupljenje i gnojiva i hrane i svega. Dakle, bez obzira na sve ovo navedeno nepostizanjem dogovora između Njemačke i Rusije o otvaranju ruskog plinovoda sjeverni tok 2 i kada tome pridodamo činjenicu da je Njemačka glavni predvodnik zelenog vala i tranzicije o kojoj slušamo možemo se s pravom upitati postoji li bolji način pristupanja pitanju energetike u EU. Kada promatramo na koji način se naša Vlada suočava s rastom cijena i goriva koja umjesto da smanjuje trošarine ograničava se na samu cijenu te direktno ulazi u slobodno tržište, možemo reći sve za EUR-o, EUR-o ni za što.

zvao telefon da ga iznervira. Nakon toga požurili smo se donijeti još jedan glac novi i puno bolji Zakon o obnovi, a gospon ministar nam je obećao da je to sad to. Nakon što uklonili i posljednje administrativne prepreke, potresom oštećene kuće i zgrada će se praktički same obnoviti. A imamo se pravo i nadati da će im se kvadratura sama od sebe udvostručiti. Četvrtak je bio dan za pamćenje. Hrvatskoj javnosti predstavljena je Strategija sprječavanja korupcije i to sve do 2030. godine. Odabir trenutka bio je i više nego dobro pogođen kao da ga je režirao neki od najboljih majstora suspens teatra ili filma. Taman kada je pravomoćno pala presuda za korupciju političkoj stranci ista je odlučila reći dosta, nema više. Od vukova vječno gladnih novca poreznih obveznika postat ćemo krotke ovčice koje će do 2030. godine odgovorno i skromno pasti na velikoj proračunskoj livadi. Evo nam i današnjeg dana petka, javnost nije ostala zakinuta za još jednu dobru priču. Ovoga puta imamo strane glumce. Preciznije Ured europskog javnog tužitelja EPPO iz kojeg su se drznuli upitati kao je moguće da troškovi izrade računalnog programa sa 5 milijuna čudesno narastu na čak 16 milijuna kuna. I to da taj računalni program piše odnosno stvara tvrtka u višestrukim blokadama sa tek jednim jedinim zaposlenim. Moramo priznati ova priča kao bi dramaturzi rekli ima žalac. To bi uglavnom bilo sve. Dragi puče nadam se da smo vas i ovog tjedna dobro zabavili, nasmijali, možda nekoga i rasplakali. Ipak je i ovo predstava odlično režirana sa nekoliko vrhunskih glumaca i scenom punom statista. I samo za kraj, da se malo i uozbiljim, dozvolite da u ime svih nas i hrvatske javnosti, obitelji velikana hrvatske glume i hrvatskog branitelja, g. Žarka Potočnjaka, uputim izraze iskrene i duboke sućuti.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Temelj kvalitetnog zdravstvenog sustava su provoditelje zdravstvene zaštite odnosno djelatnici u zdravstvu, dostupno i uređeno zdravstvo, a u središtu sustava je zadovoljan bolesnik, no hrvatski zdravstveni sustav daleko je od toga. Kao liječnica koja preko 20 godina radim u zdravstvenom sustavu, najprije u ordinacijama obiteljske medicine, pa u hitnoj medicinskoj pomoći, a sada niz godina u bolničkom sustavu, znam sada i s jedne i druge strane koje su prednosti, problemi i nedostaci u našem zdravstvu. Ono što ne znam, naravno, razgovaram sa svim drugim dionicima u zdravstvenom sustavu, trudim se biti objektivna, argumentirana i pristojna i ne služim se populističkim izjavama. Već sam više puta govorila da je postojeći zdravstveni sustav nažalost nakaradan. Imate plaćanje po DTP-u i DTS-u, dakle nerealne cijene pruženih zdravstvenih usluga, nedovoljni su financijski limiti za pruženu zdravstvenu zaštitu, nedovoljno je djelatnika, nisu riješeni prekovremeni sati. Međutim, nažalost ovaj novi nacrt izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ova gomila stranica koju su poslani različitim dionicima u zdravstvu, 19.10. s namjerom da se očituju do 22.10. ne nudi potrebne reforme. Kakvo je postojeće stanje? S jedne strane, imate opće i županijske bolnice, domove zdravlja, ljekarne, zavode za javno zdravstvo, zavode za hitnu medicinu za čije je poslovanje odgovaran osnivač, županija, Grad Zagreb. Klinički bolnički centri su pod kapom države koja ih sanira. Prema zakonu o ustanovama, navodi se da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obaveze, a prema postojećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti navodi se da u ostvarivanju svojih prava, obaveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave osigurava sredstva ako to ne osigurava RH. Država određuje cijene lijekova, većine limita, kategorije stanovništva koje su oslobođeni od plaćanja doprinosa za zdravstvo i dopunskog osiguranja, a za koje sama ne podmiruje sve obaveze, a osnivački zdravstvenih ustanova, dakle županije bi morale podmirivati dugove pa se onda u praksi dešava da je županija prisiljena prelijevati novčana sredstva iz jedne ustanove u drugu, kako bi se barem dijelom sanirala, posezati u rebalanse proračuna i sl., no i to je nedovoljno. E sada, Ministarstvo zdravstva prema ovom postojećem prijedlogu izmjena zakona, predviđa centralizaciju cijelog sustava. Predlaže se da sve opće i specijalne bolnice na županijskoj razini, njih 57 dobiju novog vlasnika, odnosno državu.

Dijelom se šire ovlasti domova zdravlja, a liječnici koji u njima rade u privatnim ordinacijama, ubuduće bi morali obavljati one poslove za koje u domu zdravlja drže da su nužne, točnije, ne bi mogli odbiti posao koji je u opisu rada doma zdravlja i pita se tko će ih platiti za taj dodatni rad. U nacrtu prijedloga zakona želi se doslovce potezom pera oteti, recimo, našoj županiji njezinu imovinu i osnivačka prava za Županijsku bolnicu Čakovec, Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo. Podsjećam da su stanovnici županije svake, a konkretno i Međimurske županije ulagali vlastita sredstva u naše zdravstvene ustanove. Županijska bolnica Čakovec izgrađena je samodoprinosom stanovnika Međimurja i nećemo dopustiti ukidanje naših odjela, odnosno zdravstvenih ustanova. U ovom nacrtu izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti ne vidi se hoće li se voditi računa o postotku gravitirajućeg stanovništva. Recimo, moja bolnica je u vrhu, preko 80% stanovništva zbrinjava; o ekipiranosti i opremljenosti odjela i ustanova, broju usluga koji se izvršavaju, koliko je dužna država bolnicama, koliko su županije dužne samim ustanovama. Ovaj nacrt ne jamči da će se zadržati svi zaposleni, sve ustanove i odjeli koji dobro rade svoj posao. Da li će se voditi računa samo o tome koliko su kilometara udaljene pojedine zdravstvene ustanove? Zašto se preuzimaju pod državu i one ustanove koje posluju pozitivno? Niti riječi o eventualnoj financijskoj integraciji zdravstvenih ustanova unutar samih županija. Radije sve preuzima država. Čl. 168, zašto se ne ukine pripravnički staž za pojedine preostale struke? Ako se ne ukida, država im mora osigurati unutar godine dana i koji je to posebni sporazum između države i jedinice lokalne i regionalne samouprave? Kakvi su imovinskopravni odnosi, pružanje nadstandarda, golema sredstva koje su županije ulagale u zdravstvene ustanove.